Okamžikem novelizace, nebo zrušení regulačních poplatků, které nejsou regulační, máme znovu naplněné ordinace a ty ordinace fungují zase zcela jiným mechanismem.

To samozřejmě smysl má v celé řadě oborů, ta preventivní vyšetření skutečně jsou schopna dosáhnout toho preventivního efektu, kterým je jediná věc snížení úmrtnosti na diagnózu, která se preventivně vyšetřuje.

Ten dopad toho byl skutečně obrovský.

A dneska jsme znovu v situaci obrácené, že tři čtvrtiny jejich činnosti jsou vyšetření vlastně na přání pacientů, kdy zdůvodnění toho vyšetření vlastně není žádné, v mnoha případech si pacient nebo pacientka přichází popovídat.

Ale těch prostředků ve zdravotnictví je tak zoufale málo, že každý jejich úbytek prostě znamená naprosto fatální negativní dopad do kvality poskytované péče.

V tuto chvíli víme naprosto bezpečně, že nahrazen není, že zhruba asi tak polovina chybějících prostředků, které jsou dané těmi regulacemi, bude vyplacena v nějaké podobě. Musely se na to uvolnit prostředky z jiných kapitol zdravotnických.

Sebrali jsme jim prostředky na stravu, oni je musí tedy nahradit z něčeho jiného, ale oni vlastně žádnou zásadní platbu, kterou by mohli vydělat, nemají. To jsou zařízení, která nemají v seznamu zdravotních výkonů žádné výkony, za které by mohla dostávat nějaké prostředky. Co to znamená? Ty nemocnice, které začaly konečně fungovat trošičku lépe za těch 30 50 80 nebo dokonce 100 korun, se zase vrátily k tomu svému původnímu stavu.

Jistě je to nezajímavé povídání, ale to povídání má svůj význam. Ono to totiž znamená, že na základě populistického gesta, protože to je čistý populismus, nikdo, kdo s ním nepracuje, neví, jak negativní to má dopad, na základě tohoto populistického gesta jsme se pomstili svým občanům, a bohužel jsme se pomstili těm, kteří jsou nejslabší, kteří mají nejmenší možnost se bránit. Teď tady máme zákon, který se snaží zrušit úplně všecko a zase to dát všecko bohatě a široce zadarmo všem. A ono nic není zadarmo, všecko něco stojí. A bohužel to, co je zadarmo, nestojí za moc. Já vám děkuji, pane poslanče.

Mám zde návrh, aby zpravodajem byl pan Rostislav Vyzula.

Takže zpravodajem pro první čtení byl určen pan poslanec Vyzula. Já vám děkuji. Budeme pokračovat v jednání.

Já jsem si oddechl, že už máme řádného zpravodaje, takže snad nebude moje vystoupení vyškrtnuto jako zmatečné.

Ten návrh, který je zde předložen, má důvodovou zprávu, ve které je, bych řekl, šťavnatě popsáno, jak regulační poplatky vedly ke zbídačení našich chudých. Ale kromě toho tam jsou ty dvě věci, které se obvykle při recyklaci návrhů okolo regulačních poplatků diskutovaly, a to je, jestli je regulační poplatek regulující a jestli přináší peníze. Tak to, že je regulující, nebo byl regulující, nebo řada těch poplatků byla, už tady docent Svoboda docela fundovaně vysvětlil. Já k tomu musím dodat jen to, že studie, kterou udělal Ústav pro zdravotnickou informatiku a statistiku někdy v roce 2013, myslím jasně prokázala, že ty poplatky byly regulující dlouholetě asi na úrovni 10 %. Ale to, co dokonce i levice ve zdejší Sněmovně uznávala, tak bylo, že zejména byly regulující ty poplatky na pohotovosti, kde to snížení zůstalo proti rokům před zavedením poplatků asi o 30 %. Takže tady ten efekt regulační byl jasný. A druhá část té argumentace, že poplatky nepřinesly žádné peníze, zní z hlediska dnešního poznání, kdy ty poplatky už jsou prakticky všechny zrušené a ty zbývající jsou relativně zanedbatelné co do objemu peněz, tak v této fázi už je jasné, že ty regulační poplatky těch čtyři pět miliard do našeho zdravotnictví přinesly.